donošenja novog zakona voditi Ministarstvo državne imovine. Novim prijedlogom, odnosno novim Zakonom o središnjem registru, registar će voditi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Naime, do sada je ukupno bilo onih obveznika koji su popunjavali registar središnje, Središnji registar državne imovine, bilo ih je ukupno 227. Od tih 227 obveznika popunjavanja registra državne imovine samo jedan od tih 227 je bilo i Ministarstvo državne imovine.

A nitko od tih, imovinu od tih obveznika ni jedna nije pod nadzorom Ministarstva državne imovine, niti upravlja Ministarstvo državne imovine tom imovinom. Dakle ovaj zakon predlaže da Središnji državni registar državne imovine vodi Središnji ured za digitalno društvo a obveznika odnosno i vlasnika i nositelja vlasničkih prava imovine RH biti će više od 2000 koji će popunjavati središnji registar a Ministarstvo državne imovine će imati svoju evidenciju posebno a ta evidencija će biti i sastavni dio registra državne imovine koji će voditi Središnji ured za digitalno društvo. Ministarstvo državne imovine i inače ministarstvo ne može biti uslužni servis za 2000 korisnika i niti se može ni informatički ni ljudski potencijal širiti toliko koliko je potrebno za vođenje. I mislimo da je potrebno i da je ovo najbolje rješenje da neovisno tijelo koje je i osposobljeno za takvo nešto i predviđeno za tako nešto da vodi Središnji registar državne imovine. Propisuje se tko su sve obveznici a do sada nisu bili obveznici a od sada će biti i jedinice lokalne samouprave, sva trgovačka društva, jedinica lokalne samouprave, proračunski, izvanproračunski korisnici državnog proračuna, proračunski, izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne, odnosno područne samouprave, sva trgovačka društva, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne samouprave. Ustanove također će biti obveznici unosa podataka imovine kojom raspolažu i to one ustanove kojima je jedan od osnivača RH ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne samouprave. Isto tako ustanove kojoj je jedan od osnivača ustanova čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne samouprave i sve pravne osobe sa javnim ovlastima. Registar državne imovine će time dobiti potpunu jednu cjelinu gdje će se na jednom mjestu voditi imovina cijele RH bez obzira tko njome upravlja ili tko je bio korisnik a kažem biti će više od 2000 korisnika i obveznika unosa u Središnji državni registar. Inače sadašnja situacija državnog registra nije potpuna, nije točna i zbog toga što obveznici unosa podataka ne izvršavaju svoje uredne obveze jer nisu ni propisane kazne za neizvršenje. Ovim zakonom se propisuju i prekršajne kazne i obveznici će morati dostavljati na vrijeme sve promjene i podatke vezane za imovinu kojom raspolaže.

Za 6488 nekretnina nema knjigovodstvene vrijednosti, vodi se 0 knjigovodstvena vrijednost. Samo u 2017. od kad je Ministarstvo državne imovine, mi smo za 3780 nekretnina unijeli knjigovodstvenu vrijednost, to znači da je unatrag godinu i pol dana bilo više od 10 tisuća nekretnina bez knjigovodstvene vrijednosti. To je golem posao, ali zato će sada svaki obveznik imati svoj dio posla koji će unositi sa knjigovodstvenom vrijednosti u registar državne imovine, a Ministarstvo državne imovine naravno onom imovinom kojom raspolaže. 3622 su zemljišta u registru državne imovine, 448 milijuna metara kvadratnih i 298 milijuna kuna knjigovodstvene vrijednosti. 6724 poslovna prostora, 6117 stanova. Kad bih vam samo jedan podatak kazao, onda biste lakše predočili sliku zbog čega registar državne imovine nije točan, nije potpun i koliko će trebati vremena da on postane točniji. On je već točniji nego prije godinu dana i potpuniji. Ali tu puno drugih okolnosti utječe na to je li registar odgovara stvarnom stanju ili ne. Naime, vrlo često dolazi do promjene vlasništva, posebice u odnosu jedinica lokalne samouprave i RH. Svaki dan se donose rješenja kojim se utvrđuje novi vlasnik. Ta rješenja se nisu u pravilu ažurno unosila u registar. Povrat koji se rade na pojedinim područjima obuhvaćaju toliko čestica da samo za jedan povrat ima nekoliko stotina čestina na jednom području. Od 1997. do danas i na to mi ne možemo utjecati. Uredi državne uprave donose rješenja, a ne donose ga i po 20 godina. Kad ga donesu onda na to ima se pravo žalbe, pa Ministarstvo pravosuđa donosi na drugom stupnju odlučuje, pa ponovo se vraća na ured državne uprave, pa onda kad opet nakon toga donese ured državne uprave rješenje na Upravnom sudu se rješavaju sporovi. Tu je na ne tisuće, na stotine tisuća nekretnina u pitanju koje svaki dan variraju i ne može se stvarno utvrditi stanje u državnom registru. Zato će ovaj Zakon o središnjem registru državne imovine postati infrastruktura temeljna za realno stanje i vođenje sve imovine u vlasništvu RH jer propisuje obvezu svim obveznicima unosa podataka i svim nositeljima vlasničkih prava da imaju obvezu unijeti u središnji državni registar imovinu kojom raspolažu i kojom upravljaju. Često se poistovjećuje ministarstvo državne imovine sa cijelom imovinom RH, međutim to je vrlo mali dio od onoga koji je od vas išta RH samo ako spomenemo Hrvatske vode, Hrvatske šume, sva druga ministarstva, sva trgovačka društva, sve jedinice, 565 jedinica lokalne samouprave i svu imovinu kojima raspolažu svi drugi, svi muzeji, svi nacionalni parkovi, onda je samo jedan mali dio kojima raspolaže Ministarstvo državne imovine koje je i onako ima proračun 0,04% od ukupnog proračuna RH i ima broj zaposlenih koji je toliko mali broj, nema gotovo niti jedna druga institucija u RH. Ali neću vas zamarati koliko smo i samo sa tim uskraćenim resursima počinili i napravili od kad je Ministarstva državne imovine, to ćemo nekom drugom prilikom kad bude i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, malo ću detaljnije o tome. Predlažem da prihvatite u prvom čitanju Zakon o središnjem državnom registru, registru državne imovine, a sve sugestije su dobrodošle i ugradit ćemo u drugom čitanju ako one pripomažu učinkovitijem evidentiranju i upravljanju državnom imovinom. Nije potrebno naglašavati da ni ovaj Zakon, pa ni onaj Zakon o upravljanju državnom imovinom nema nikakav ni stranački ni ideološki predznak, a kamo li ... [[Govornik se ne razumije.]] ili da ima u sebi nekakve kriptirane namjere. Nadam se vašoj potpori. Za repliku se javio zastupnik Stjepan Čuraj. Poštovani ministre, samo par upita ovako u replici prvo, pa ću onda nešto ispred kluba malo šire. Čl. 4. točno navodi dakle, ... [[Govornik se ne razumije.]] obveznici Ustava, bože Ustava, dostave i unose podataka i onda kaže pod nekim podstavkom, mislim da je 5., trgovačka društva, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač RH. E sad, mene zanima inače, riječ osnivač se veže uvijek uz ustanove, ne toliko baš uz trgovačka društva, zanima me što je sa trgovačkim društvima u kojima država ili jedinice nisu osnivači, ali imaju udjele. Da li je to, se podrazumijeva, jel kasnije opet navedeno je u preambuli odnosno u čl. 2. šta se smatra pojam državne imovine.

Hvala lijepo. Da, tu obveznicu i trgovačka društva, ako bude potrebno još detaljnije definirati, definirati ćemo, ali sva trgovačka društva kojima je osnivač jedinice lokalne samouprave ili kojima je osnivač RH ili pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave ili RH također su obveznici dostave podataka i imovine kojoj raspolažu u ime RH. Hvala vam predsjedavajući. Ministre Marić, vi ovim zakonskim prijedlogom proširujete zapravo broj ljudi koji će upisivati imovinu u registar državne imovine, sa jednog malog broja ljudi, na jedan veliki broj ljudi, koji su razgranati u mnogim organizacijama, institucijama. Pa me zanima, hoće li biti organizirani nekakvi tečajevi korištenja tog sustava, te aplikacije i ako hoće, tko će snositi troškove edukacije dakle, edukacije ljudi koji će raditi na upisu državne imovine. Htio bi napomenuti, da sjetimo se velikih sustava kao što je Arkod, na kraju krajeva sustava zemljišnih knjiga, da su se pojavili problemi što kod edukacije zaposlenika, a što kod recimo Arkoda da sami upisuju građani, poljoprivrednici neke stvari, pa treba veliko predznanje za takve slučajeve. Hvala lijepe, zahvaljujem na replici, zastupniče Sinčić, naravno da se proširuju ovim zakonom popis onih koji su obveznici unosa podataka jer svi oni koji raspolažu imovinom i koji su u vlasništvu imovine RH dužni su voditi evidenciju imovine kojom raspolažu i dostaviti u središnji državni registar. Što se tiče informatičke potpore, sud je već u trećoj fazi, tako da će u 11. mj. biti priprema, a mi ćemo dostaviti propisane obrasce svim obveznicima, na koji način će popunjavati i dostavljati u središnji državni registar.

On će postati sigurno širi, ali i točniji.

Poštovani ministre, evo ja ću izraziti zapravo svoju određenu rezervu prema ovom zakonu. Nije mi jasna ta intencija prebacivanja registra da ga vodi središnji državni ured za razvoj digitalnoga društva. Iznijeli ste tu određene argumente s kojima se ja baš ne slažem, jer vi ipak vodite ministarstvo. Rekli ste da je malo, da ima mali proračun, da je malo zaposlenih, pa ja onda ne znam zbog čega još to mičete, jer morate, koliko sam vidio u zakon, micati i zaposlenike.

Ali, nije prirodno kada bi sada Ministarstvo poljoprivrede vodilo evidenciju imovine, kojom upravlja HNB svi bi se zgražali nad tim. Kada bi institut vodio imovinu, kojom raspolažu Hrvatske vode, onda bi svi rekli, od kuda takva ideja.

Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržati će Zakon o središnjem registru državne imovine. Odmah bi na početku rekao, ono s čime je ministar maloprije u svojoj replici odgovorio, a to je da sam prilikom donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH rekao da je to doista jedan reformski projekt, izrada središnjeg registra državne imovine, koji bi na jednom mjestu trebao voditi evidenciju ne samo državne imovine, nego i imovine jedinice lokalne samouprave i jasno onda i cjelokupnu imovinu o vlasništvu RH. I slažem se s ministrom, nije logično da jedno ministarstvo koje ima temeljem zakona i temeljem uredbe o ustrojstvu svoj djelokrug rada, da vodi evidenciju koja je u vlasništvu drugih, središnjih državnih tijela, drugih korisnika državnog proračuna i javnih poduzeća jedinice lokalne samouprave i ustanova i društava u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Činjenica da je, postojeći registar državne imovine koju je do sada vodilo ministarstvo imalo, rekao bih svega 227 obveznika popunjavanja središnjeg registra govori dovoljno samo po sebi kako nije bila zahvaćena cjelokupna imovina RH i na taj način je postojeći Središnji registar bio invalidan. Stoga ovakav pristup koji nameće potpuno drugačiji način upravljanja vođenja državne imovine a koja će kao što je ministar rekao obuhvatiti preko 2000 novih obveznika popunjavanja Središnjeg registra državne imovine na najbolji način definirati će cjelokupnu imovinu RH i jedinica lokalne samouprave. Ono što je svakako potrebno istaknuti po meni to je da će Vlada uredbom u roku od 60 dana morati donijeti uredbu kojom će propisati način, ustrojstvo i način vođenja i održavanja samoga registra kako bi se uspostavi jedinstveni pristup koji bi onda vodio jedinice lokalne samouprave, koji bi vodio sve obveznike kako i na koji način dostavljati podatke o svojoj imovini kako bi se onda transparentnije, jednostavnije, učinkovitije i efikasnije moglo tom istom imovinom upravljati i koja bi s obzirom da je na jednom mjestu sublimirana mogla poslužiti kao baza za bilo kakve projekte, promišljanja, reforme, strategije itd., itd. Ono što nije dobro a to je da ćemo mi kroz ovaj Središnji registar voditi imovinu koja još uvijek nije uređena, nije sređena i dok se ne napravi cjelokupna državna izmjera i napravi katastar nekretnina još uvijek nećemo raspolagati doista sa cjelokupnom imovinom kako državnom tako niti imovinom jedinica lokalne samouprave ali će ovaj registar omogućiti da ono što je evidentirano, što je uređeno, što je ažurirano, što je primjereno, što se smatra imovinom države i jedinica lokalne samouprave temeljem povjerenja, odnosno načela povjerenja u podatke u zemljišne knjige će se na ovaj način na jednom mjestu a to je Središnji registar državne imovine moći očitati i pročitati, moći će se voditi evidencija. Prema tome mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Nadamo se da će nakon ove ljetne stanke doći zakon u drugom čitanju a sve one primjedbe koje će se istaknuti u samoj raspravi jasno da će ministarstvo razmotriti i po potrebi usvojiti.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Prvo moram reći da je apsolutno neprimjereno da u ovom terminu kada nas nažalost ne gleda gotovo vjerojatno nitko jer svi znamo da su oči cijele Hrvatske uprte u Moskvu, raspravljamo o ipak jednom važnom zakonu jer uvijek kada se raspravlja o državnom imovini to je jako važno. Pohvaliti ću ministra koji je ovdje došao na ovu raspravu s obzirom na njegov i nogometni pedigre, to je stvarno za svaku pohvalu. No mislim da evo poruka vladajućima nije dobra. Nije dobro da u ovom terminu raspravljamo o nečemu što je jako, jako bitno, što smo sada na kraju zasjedanja Sabora imali prošli tjedan svaki dan rasprave, sada imamo 4 dana a kroz, kada je ono redovno onda imamo po 3 dana tjedno. Dakle sada smo nagruvali ne znam koliko točaka dnevnog reda, sve je vrlo hitno, danas je bilo sve vrlo važno za obaviti. No vratiti ću se ipak na ovaj zakon iznijet ukratko stav SDP-a. Evo mogu reći da je na početku mandata ove Vlade osnovano Ministarstvo državne imovine, objašnjenje je bilo zbog potrebe rješavanja nagomilanih problema sa državnom imovinom. Jest točno je da postoje ti problemi, no mi smo u SDP-u smatrali a i dalje smatramo da zapravo samo osnivanje ministarstva ne rješava gotovo ništa. Određenih rezultata i pomaka ima, bilo ih je i u prijašnjim Vladama ali onaj veliki, ključni iskorak nažalost još uvijek nije napravljen. Pohvala ministru i za jedan dobar PR koji radi u medijima, dobar dio državne imovine je poklonjen, evo nedavno, baš Katoličkoj crkvi 84 milijuna kuna, dakle vrijedna imovina u Splitu. Nažalost još uvijek nemamo onoga plana upravljanja imovinom, no velim, ministarstvo je, još jedanput ću ponoviti osnovano i imamo ovo što imamo ali ministarstvo bi u jednoj uređenoj državi ipak nešto trebalo predstavljati više. No, ja ću se evo osvrnuti kratko i na ovaj zakon, istaknuo sam već da ovi argumenti s jedne strane možda i stoje, međutim onda se opet postavlja pitanje postojanja samoga ministarstva. I tu ste ministre na neki način potvrdili ovo što sam i sad rekao jer ste rekli imate malo zaposlenika, imate mali budžet a sada ćete ih imati još manje. Ono što je također sporno, naravno to su obveze koje jest da imaju lokalne jedinice istina sad već obvezu vođenja tih određenih registara međutim s obzirom da znam, dolazim iz lokalne jedinice, koliko to kapaciteta iziskuje. I to je na neki način još jedna dodatna birokratizacija sustava jer registara imamo nažalost na sve strane. Imamo obvezu njihova popunjavanja a onda još evo prijeti se stvarno sa velikim prekršajnim odredbama na Odboru za lokalnu i područnu samoupravu, sa tim smo se složili svi bez obzira na političke boje, dakle evo prekršajne odredbe propisuje da će se, propisuju se znači u iznosu od 10 do 100 tisuća kuna svakako je to preveliko.

Da li će stupanjem na snagu ovoga zakona jedinice lokalne samouprave sve svoje pojavne oblike imovine morati evidentirati i dostavljati središnjem tijelu državne uprave za razvoj digitalnoga društva? Nažalost ovim zakonom ja bih rekao ipak da ne izjednačavamo državnu imovinu sa imovinom jedinica lokalne samouprave nakon što zapravo vi kao Vlada, odnosno ministarstvo pobliže odredite ustrojstvo, zapravo Vlada će odrediti ustrojstvo i način vođenja registra, njegov sadržaj, način prikupljanja podataka, za središnji registar koliki će biti rok za dostavu tih traženih podataka, koliko će po vašoj procjeni trebati vremena jedinicama lokalne samouprave da to učine. Još jedanput ponavljam, razlikuju se u ljudskim i fiskalnim kapacitetima, da li će se ta standardizirana i kontinuirana održavana evidencija koju predstavlja središnji registar, s obzirom na podatke koje čine, morati preuzeti i voditi na razini jedinica lokalne samouprave? To vjerujem da je to. Naravno upitno je oko vremena, oko novaca. I još jedanput naravno, problem za dosta lokalnih jedinica predstavlja uspostava registra nekretnina, za nekretnine koje imaju u svom vlasništvu. Dakle znamo da su jedinice lokalne samouprave krenule sa postupkom evidentiranja nekretnina u svom vlasništvu i suvlasništvu, dakle donesene su strategije raspolaganja i upravljanja nekretninama iz razloga boljeg strateškog raspolaganja, upravljanja istima, međutim još jedanput ponavljam riječ je zapravo o jednom dugotrajnom i kompleksnom postupku evidentiranja zbog neusklađenoga stanja zemljišnih knjiga, podataka državne geodetske uprave, stanja na terenu i dakle to iziskuje opet dodatne financijske troškove. Evo to su neka od ovih pitanja, još bih imao nekoliko komentara, to je da Zakonom o središnjem registru smatram da treba jasno propisati, ukoliko se ide na to, obvezu javne objave središnjeg registra imovine i na internetskim stranicama, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnoga društva i ono što smo imali malo i raspravu na odboru, vi ste rekli da upravljate imovinom, zapravo vi ste Ministarstvo državne imovine i ja onako kako ja to shvaćam jest da bi trebali, osim o isključivo državnoj imovini koja je u vašoj nadležnosti, stvarati i jedan zakonski okvir za upravljanjem imovinom na svim razinama, bilo to imovina jedinica lokalne samouprave ili ovo što ste spomenuli državnih poduzeća itd., dakle biti stvarno Ministarstvo državne imovine, onda ako je već odluka ove Vlade da bude ministarstvo, makar čujemo često u medijima priče da će se ić na spajanje, ukidanje toga ministarstva jer svi se vjerojatno bi se mogla većina čak nas tu složiti onako u nekim neformalnim razgovorima da imamo previše ministarstva, no to je tema na neku drugu raspravu. Samo bih rekao, nemojte biti samo Ministarstvo imovine RH, nego stvarno Ministarstvo državne imovine.

Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovani ministre sa kolegama. Dakle mislim da je ovo nešto što je kada govorimo o središnjem registru državne imovine davno već trebalo napraviti i apsolutno sve pohvale idu u hvaćanje u koštac s takvim problemom, prije svega sami ciljevi su i navedeni ovdje u članku 5., dakle da ih ne ponavljam, osim same evidencije, strukturu pojavnih oblika, naravno učinkovitije upravljanje i nadzor itd. Ono što je najbitnije zapravo uvijek znamo da u neznanju se lovi u mutnom, u nesređenosti postoje različiti ekstremi gdje su identične slične nekretnine ili ostali oblici vlasništva drugačije raspoređeni, upravljaju se, ne zna se tko je vlasnik itd., itd.

No moram reći zbilja da u stavku 5. odnosno u članku 4. stavka 5. kad govorim o trgovačkim društvima koji je osnivač država, ja bi to više rekao u kojima država ima većinski udio, ako je to uopće moguće s obzirom na pravne strukture i vlasništva ako imamo od trgovačkih društava u kojima imamo i privatnih vlasnika, da li možemo svu njihovu imovinu, a ja mislim da možemo, ako možemo postavljati uprave i na Vladi donositi prijedloge i za imenovanje nadzornih odbora itd. i u krajnjoj liniji sva njihova poslovanja su javna, da onda možemo i sve njihove nekretnine i financijsko i nefinancijsku imovinu popisati jer ovako s ovim zapravo imamo, ja sam tu spomenio recimo dvije stvari. Znamo što treba napraviti i što sve treba dostavit, e sad idemo pitat tko to sve treba dostavit i kod toga tko imamo situaciju Borova d.d. gdje osnivač nije država, to je bilo društveno vlasništvo koje nije izvršilo privatizaciju, oni ovim tekstom nisu obuhvaćeni. Što je sa trgovačkim društvima kojima je osnivač drugo trgovačko društvo koje je u većinskom vlasništvu države ili ga je država osnovala? Znači ovdje, tu piše za ustanove, ali ne piše za trgovačka društva. Konkretno, HEP ima određenih društva kćeri koliko hoćete. Što je s njima? I oni imaju određenu imovinu. Znači, oni nisu po ovome kako ja iščitam, oni nisu obveznici. Druga stvar, vi ste, znači ovdje piše voditi evidenciju da su dužni dostaviti i unijeti podatke o pojavnim oblicima.

Mene zanima koji su rokovi? Do kada? Kad moraju dostaviti? Recimo u gradovima, općinama, pogotovo gradovima, pa kad gledamo grad Zagreb, tu ima svega i svačega. Ja sam kad se vratim na ono prvu stvar, ciljeve, ja vjerujem da ni oni sami nešto ne znaju, a nešto namjerno se drži negdje da nitko ne zna tko je vlasnik ili da je recimo grad vlasnik, ali to nije navedeno, nije popisano itd., itd. I tu treba zbilja reda uvesti. Jer kažem, dok je god neki nered, to netko zna iskoristiti. Koji je rok dakle za dostavu tih podataka? Jel ovdje smo vrlo dobro rekli da dostave ove podatke vezano uz promjene u vlasništvu drugim stvarnim pravima, trebaju biti od 30 dana, pa onda kasnije i u prekršajnim odredbama u članku 8. navodimo koji su prekršaji ako se ne dostave, a što je sa dostavom onih prvih podataka? Osnovnih, cijele imovine. Do kada? Ako netko izostavi nešto, nije donio sve, nije dostavio potpuno. Znači, to je nešto što bi, da li se to ide Uredbom, Pravilnikom ili ne znam. Generalno gledano, ovo apsolutno zaslužuje svu podršku ne samo i Kluba HNS-a, nego svih klubova i zastupnika jer treba jednom već uvesti reda. I treba se ... [[Govornik se ne razumije.]] u koštac onom što je državno od svih nas, tko time upravlja, kako, pod kojim uvjetima i kako se raspolaže. Jer čak znamo da uvijek kažemo da je država možda loš gospodar, ali mi imamo jedinice lokalnih samouprava i regionalnih, gdje tamo tek se ne zna što i kako. I oni će trebat koji nemaju ni svoje urede za gospodarenje imovinom i nemaju svoje popise. Recimo, oglasni prostori na područjima gradova koji su samostojeći, recimo. Oglasni prostori koje grad koncesionira, daje nekome. Koliko ih je? Tko je kome dao? Kako niču na gradskim vlasništvima? To je posebna, ne govorimo samo o financijskoj imovini, ako govorimo o objektu, nego i onome što taj objekt donosi. Dakle, to nešto vrijedi. Da li je to slijepo pročelje na stajalištu autobusa, nebitno. Dakle, tu je apsolutno puno posla, zato kod tih rokova mi je bitno, mi smo ih naveli ovdje, ja znam da to ne može se napraviti u roku od 60 dana. To je apsolutno nemoguće, niti čak 6 mjeseci, ali da bi ih trebalo potaknuti da to naprave, to da. Jer ako ćemo ih kažnjavat da ne dostave promjenu, mislim da bi bilo dobro da se utvrde neki rokovi ili neke modalitete na koji način koji postotak i dio imovine se mora donijeti i što sa naknadno pronađenom imovinom? Odjedanput se netko sjeti, joj vidi, ovo nismo znali na početku, a šta ćemo sad. Ja mislim da je to tehničko pitanje i tu treba voditi onaj koji ima najviše tehničkih pretpostavki. Kolege su rekle zašto ne Ministarstvo državne imovine. Mislim da je apsolutno nebitno kod koga je baza podataka i tko servisira servere i to. Bitno je što se radi s time i kako se upravlja s time. I na koji način se prikupljaju podaci. Ja uopće nemam nikakav problem s time, kolege će tu nešto, ne znam zašto, valjda moraju nešto iz oporbe reći da nije dobro, pa hajde.

Mislim da je ovo i dobro i prvo čitanje, imat će se vremena i promijeniti sve i doraditi i svakako puna podrška i ministru na ovome jer ovo mislim da će uvesti puno reda, a i da će mnoge maske pasti. Bio se prijavio poštovani zastupnik Gordan Maras. Nažalost ga nema, gubi pravo na govor. I time zaključujem raspravu. Dat ću riječ još predlagatelju, poštovanom ministru Mariću.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, zahvaljujem na ovoj raspravi. Žao mi je što nema zastupnika Vešligaja jer je načelno govorio neke stvari, ali nije dao ni jednu preporuku za poboljšanje zakona niti je dao ijednu sugestiju. Iskazao je sumnju u visinu prekršajne kazne. Ako kolega Vešligaj ima prijedlog nekakav drugi, volio bih čuti, pa ćemo prilagoditi možda većini, kako se iznese stav.

Međutim, interesantno je da je upravo u ime Kluba SDP-a govorio Vešligaj o Zakonu o središnjem registru državne imovine, a Klub SDP-a je donio, predložio, izglasao u ovom Saboru Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH kojom je predviđeno da će se donijeti posebni Zakon o registru državne imovine i kojem nije bilo definirano tko vodi registar državne imovine. U tom Zakonu nije bilo propisano uopće. Samo u završnim odredba je bilo predviđeno da će do donošenja novog Zakona pravni prednik Ministarstva državne imovine voditi evidenciju državne imovine. Naravno, najlakše je nešto načelno da bi bilo dobro da Ministarstvo državne imovine upravlja imovinom državnom na svim razinama. I lokalnim i svim, to je malo preambiciozno, ako netko uopće imalo pozna način funkcioniranje države. Možete li zamisliti u jednoj državi, da jedno ministarstvo kaže da će upravljati imovinom drugog ministarstva. Pa kako bi reagirali na to, ministar obrane, recimo, da upravlja ministarstvom državne imovine, zrakoplovima, svim borbenim sredstvima, svom imovinom kojom raspolaže ministarstvo obrane. Kako bi reagirao u bilo kojoj državi ministar unutarnjih poslova, kada bi Ministarstva državne imovine upravljalo njegovom imovinom, a da ne govorimo o drugim institucijama, recimo bolnicama, jedinice lokalne samouprave, gradovima, e neće grad upravljati tom imovinom, upravlja će Ministarstvo državne imovine, ili tvrtkama ili ovime se samo propisuje da je nužan središnji državi registar, nužan.

Što se tiče društava kćer, kolega je iznio opasku, iako po samoj definicija, osnivač je već obveznik unijeti u registar, da on ima društvo kćer u svojoj imovini. Nemamo ništa, razmisliti ćemo o tome da unesemo u zakon i da društva kćeri dostavlja. Iako, kažem, već je to predviđeno, jer osnivač već ima tu imovinu u svom pregledu da je društvo sa cijelom imovinom društvo kćeri je u registru državne imovne. Ali, ako budemo potrebno da i društva kćeri sa svom svojom imovinom upisuju, nemamo, vrlo rado ćemo to reći. Jedinica lokalne samouprave su i do sada dostavljale obvezu imale dostavljati podatke. Međutim, nisu dostavljale redovito. Sada mi propisujemo u kojem roku se to i taj rok je moguće do drugog čitanja korigirati, vidjeti koji je objektivan, je li to 30 dana od promjene nastale promjene dovoljan rok. Možda nekom je nešto, mi mislimo da je, ali ako ima i boljih rješenja, mi ćemo razmisliti jel to 45 dana, 60 dana, ili ostaviti 30 dana, za svaku otvorenost smo tu. Što se tiče da podaci iz središnjeg registra nisu javni, pa čl. 6. kaže, čuo sam maloprije u raspravi gospodina Vešligaja, podaci središnjeg registra, obavljaju se na mrežnim stranicama, sukladno odredbama uredbe iz čl. 7. stavka 1. ovog zakona. Znači svi podaci su javni. Inače Ministarstvo državne imovine je potpuno otvoreno i transparentno. Ne znam, je li postoji ijedna institucija, koja svaku svoju odluku javno objavljuje. Na našim internetskim stranicama je svaka odluka Ministarstva državne imovine. Jeste li primijetili kako objavljeno natječaj.

A neću odgovarati kolegi Vešligaju o radu Ministarstva državne imovine, ali samo u 2 natječaja, samo u 2 natječaja je dvije milijarde kuna osigurano investicija i oko milijardu kuna u državni proračun. Samo na dva natječaja. To prije nismo imali ni natječaja, a kamo li takve rezultate. Koliko smo bespravnih iselili, koliko smo se uključili, evo, mogu vam reći, najaviti, sjetite se otok Smokvica, je 25 g. bespravno korišten i RH je naplatila 0 kn za korištenje 25 g. Za sljedećih 30 g. potpisujemo ovih dana ugovor RH će za istu tu nekretninu dobiti 150 milijuna kuna. To je samo jedan mali podatak kako Ministarstvo državne imovine radi. I ne daruje oko osim onoga što jedinice lokalne samouprave zahtijevaju i traže i što im služi za napredak njihovog kraja, za razvoj njihovog kraja, za zapošljavanje, za poticanje, za motivaciju i za revitalizaciju svakog područja, da priupita svoje gradonačelnike i načelnike što radi Ministarstvo državne imovine, onda bi dobio odgovor, suprotno onoga što iznosi ovdje. Hvala vam predsjedavajući, ministre Marić, neću komentirati ovo oko Smokvice i vi ste obnašali neke funkcije u vrijeme dok Smokvica nije davala novac u državni proračun, nego ću postaviti pitanje od prije pola sata. Znači ako proširujemo za 2000 subjekata, koji će upisivati u sustav, hoće li se za njih organizirati edukacija, interno ili preko natječaja i tko će to platiti?

Mi sada zakonski definiramo obvezu i za postojeće. Jednim dijelom će se i proširiti, a procjena je da će ukupno biti oko 2000 obveznika. Naravno da predviđamo i edukaciju, naravno da predviđamo i donošenje procedura. Pa kao što i radimo i inače, nema tjedna da nisam u županiji sa gradonačelnicima i načelnicima, upravo radi edukacije, kako rješavati međusobne odnose i tako poboljšati suradnju. Ministre samo da elaboriram malo više što se tiče stavka 4. članka 4. dakle, podatke vezano uz promjenu u vlasništvu i drugim stvarnim pravima svihj pojavnih oblika su dužni dostaviti u roku od 30 dana. Meni taj rok nije sporan, nego mene zanima što ako nema promjera, oni jesu dužni dostaviti sve informacijama o svim vlasništvu i nefinancijskom, financijskom, ali u kojem roku oni jesu dužni dostavili jučer bili, prekjučer, to ste dobro rekli, ali nema promjena, znači netko ima dugogodišnji najam. zakup, nebitno što se radi, ili se koristi vlastiti prostor ili ga ne znaju da imaju, do kada oni to mogu prijaviti a nisu do sada prijavili a ne ma promjene na toj nekretnini ili … [[Govornik se ne razumije.]] Zahvaljujem.

Dakle vi govorite o onima koji su imali obvezu dostaviti a nisu dostavili pa neće biti promjene pa neće ni dostaviti. E sad će imati obvezu po ovom zakonu dostaviti jer im slijedi prekršajna kazna ali ćemo propisati rok u kojem ako nisu dostavili, dužni dostaviti, dat ćemo jedan razum rok, je li to 3 mj., je li to, vidjet ćemo do drugog čitanja, iskristalizirat ćemo pa ćemo predložiti u drugom čitanju.

Prelazimo na slijedeću točku, a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prvo čitanje, P.Z. br. 395 Predlagatelj akta je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Bez obzora koju sam funkciju obnašao, uvijek sam zastupao ista stajališta. Samo ne daje mogućnosti svaka funkcija, jednake mogućnosti. I onog trenutka kad mi je omogućeno, to sam i poduzeo i evo, rezultati su tu. Tako da nije sporno da sam aj bio na određenim funkcijama i uvijek sukladno tim funkcijama i radio u interesu RH. Pred nama je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Ako znamo da imamo 3600, 700 poslovnih prostora i ako znamo da imamo samo 70 ugovora koje je RH regulirala odnose sa 6000 potencijalnih korisnika odnosno korisnicima poslovnog prostora, onda znamo da Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora ne funkcionira. A kako zakup, to najbolje definira da je 2000 bez neke zakonske osnove korisnika i kažem, RH ima samo 70-ak ugovora reguliranih. Ne sjećamo se da je proteklih godina bilo koji prostor obavljen natječaj za prodaju prostora, ne postoji. U području poslovnih prostora doista vlada jedna neuređenost i to je potrebno urediti a za pretpostavke uređenja odnosa je izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora. Godišnji prihodi na poslovnim prostorima sveukupno su bili 50 milijuna kuna.

Znate koliko bi bilo potrebno godina takve zakupnine da bis e vratila investicija odnosno vrijednost? 60 godina. Trenutno mi smo podigli koliko smo mogli sukladno postojećem zakonu na 60 milijuna kuna prihod ukupno od tih poslovnih prostora. Takvo stanje je nedopustivo. Takvo stanje je neodrživo i zato ne odgodivo moramo reagirati, reagirali smo sa novim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora jer oko kažem, 1500 je protupravnih u posjedu. Posebni problem je i suvlasništvo. Prohodi od razvrgnuća suvlasništva bili su 4 milijuna kuna u 6, 7 godina do 2017. g., za 6 godina bili su prihodi od razvrgnuća suvlasničkih zajednica 4 milijuna kuna. Ministarstvo državne imovine će stupanjem ovog zakona osigurati daleko prebačaj od proračunske obveze koju je Ministarstvo državne imovine preuzelo.

Mislim da smo jedinstveni slučaj u svijetu da republika ili država u ovom slučaju RH, da država prodaje svoju imovinu uz kamatu od 4% i na 20 g. Pa nije državna kreditna institucija. I ovim zakonom mijenjamo taj odnos, sve se ako će se prodavati, prodavati će se temeljem javnog natječaja, početna cijena temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka i jednokratna uplata odmah, nema kreditiranja kupaca, ako nisu financijski sposobni onda neće ni kupiti, ako su financijski sposobni neka plate iz svojih sredstava ili se zaduže kod kreditnih institucija, kod banaka pa će moći i otkupiti taj prostor. Rijetko koji korisnik trenutni poslovnog prostora je zapravo izvorni, da je on imao ugovor sa gradom ili sa nekom drugom pravnom osobnom. Na stotine slučajeva postoje tvz. fingirani ugovori o poslovnoj i tehničkoj suradnji, o podzakupu kojima onaj koji je dobio prostor od države daje u podzakup trećoj osobi i zarađuje nekoliko puta više nego što država ima koristi.

I ako se to dogodi, taj ugovor se smatra automatski nevažeći. Ovo je istini, reformski zakon jer će on donijeti promjene goleme i u učinkovitosti upravljanja državnom imovinom i u transparentnosti upravljanje državnom imovinom. Ovim zakonom se mijenjaju odredbe koje se tiču poslovnih prostora samo u vlasništvu RH a ne tiču se poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Međutim, evo čuli smo već na odborima i posebice na odboru za jedinice lokalne samouprave da predlažu da i ove odredbe koje su odlične vrijede i ovaj zakon vrijedi i za jedinice lokalne samouprave. Nemamo ništa protiv da ugradimo ako je to jedinstven stav da budemo, da ugradimo tu klauzulu, da se odnosi i na te. Postojećim zaključcima, ovim zakonom je predviđeno, kojima ističe ugovor RH može ponuditi novi ugovor na 5 godina samo kad je to ekonomski opravdano i samo ako je prostor dan u zakup temeljem javnog natječaja. Članak 7. donosi novinu koja govori, koja uređuje koji poslovni prostori se ne mogu prodavati, to još nikada nije bilo definirano i ovim se zakonom definira 4 kumulativna uvjeta moraju biti ispunjena da se poslovni prostor ne može uopće prodati. A to je ako se radi o nultoj ili prvoj zoni gradova i općina, ako su ulični prostori sa izlogom na ulicu da su u razizemlju i da vrijednost zakupnine za 15 godina je veća od procijenjene vrijednosti, znači da je ekonomski opravdan. Dakle to su najvažnije novine u ovom prijedlogu zakona koji će pridonijeti samom primjenom da se pravno reguliraju odnosi sa svim korisnicima, da ima pravna osnova, da se učinkovitije upravlja. Prihodi državnog proračuna će biti puno veći i omogućiti će se kupoprodaja za one prostore za koje nije ekonomski opravdano iznajmljivati. Evo tu vidim i iz jedinica lokalne samouprave ako, čuli smo da je ovaj zakon jednoglasno podržan, prihvaćen i označen kao odličan zakon na svim odborima. Ako jedinice lokalne samouprave kažu da hoće da proširimo u drugom čitanju da se odredbe ove koje se odnose na imovinu u vlasništvu RH odnose i na jedinice lokalne samouprave mi nemamo ništa protiv toga. Naveli ste ovdje cijeli niz ja bih rekao zloupotrebe državne imovine gdje se radilo sve i svašta bez da je onaj koji je upotrebljavaju nekretninu uopće mario i bez da je država išta pitala dugi niz godina. Pa evo naveo bih još jedan primjer gdje je zapravo oteta opljačkana državna imovina a slučaj stoji već dugi niz godina na državnome odvjetništvu, nikako da odluče ima li to nečega ili nema. Dakle radi se o tome kao što znamo velik prostor je neuređen gruntovno, imamo katastar ali nemamo gruntovnu. I onda su pojedini sudovi, katastri, gruntovni na lokalnoj razini išli od katastra raditi gruntovnu na način da su izmišljali čestice. I čestite umjesto da ih upišu na RH, upisivali su ih na grad ili na općinu. Nakon toga je grad ono što nije njegovo prodavao određenim ljudima koji su bili dobri sa gradonačelnikom i takve stvari. Na taj način je nešto što je državno trebalo biti prisvojeno na grad a grad je to prodao trećim osobama. I to je dosta masovna pojava recimo u zaleđu Zadra ili u Gorskome Kotaru jeste li upoznati s time? Razumio sam vaš dio rasprave, međutim on se ne odnosi na Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, znamo za takve slučajeve, ako nije riječ o kaznenim djelima, ako su gradovi ili općine prodavale takvo zemljište a u trenutku prodaje su bili vlasnici a naknadno se utvrdilo da je vlasnik RH onda samo u tim slučajevima se zna postupanje i to postoji Zakon o upravljanjem državnom imovinom koji regulira te odnose. Otvaram raspravu. Prvi je trebao u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, nema ga, gubi pravo na raspravu. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvaženi gospodine ministre, državni tajnici, kolege zastupnici. Evo ja sam pripremio dužu raspravu, međutim s obzirom na vrijeme, okolnosti da smo već u ovom trenutku svi sa mislima, srcem i molitvom uz našu nogometnu reprezentaciju uvjereni u večerašnju pobjedu, bit ću kratak i dotaknut ću se samo ključnih stvari koje su vezane za ovaj zakon koji je itekako bitan i zaslužuje u svakom slučaju kvalitetnu raspravu i uvjeren samo kakvo iskustvo imamo i do sada, naročito s vaše strane, vašeg ministarstva, da se sugestije iz prve rasprave, prvog čitanja prihvaćaju. Dakle glavna pitanja po nama ključna koja se u ovom trenutku i rješavaju ovim zakonom je zabrana podzakupa poslovnog prostora u vlasništvu RH, kao i svakog drugog pravnog posla kojim se prostor u stvarnosti daje drugoj osobi na korištenje, potpuno realno, potpuno razumno i u svakom slučaju ovakav stav treba prihvatiti jer zakupnici koji su na takav način dali prostorni prostor u vlasništvu RH nekoj drugoj osobi na korištenje ugovora o zakupu bi trebalo u svakom slučaju, a ovim zakonom ste to i predvidjeli, raskinuti. A država se za taj poslovni prostor treba sklopit ugovor onda sa osobom koja stvarno i koristi, a ne u tom djelu sa zakupnikom. Određuje se da poslovni prostor može prodati isključivo zakupniku i to je nešto što u svakom slučaju treba podržat. I dolazimo sad na ono što je ovdje i ministar posebno istaknuo, dakle ona 4 kumulativna uvjeta koja treba tu prihvatit i ja ću u ovom djelu dati jednu sugestiju jer podržavam i stav odbora jer ovo je vrlo bitan zakon, a po meni bi trebalo na isti način sa ovakvom vrstom imovine raspolagat i država, ali i jedinice lokalne samouprave da se uključi jedinice lokalne samouprave. I posebno, evo moja sugestija dobronamjerna, vjerujem da ćete ju uvažit, imamo slučajeva, za koje ja osobno znam pa i u mome gradu, ali diljem Hrvatske, da određeni poslovni prostori nisu imovinsko pravno vlasništvo samo RH ili jedinice lokalne samouprave, već su jedni s drugim samim tim i nekakvi suvlasnici, dakle u suvlasničkom odnosu je i RH i jedinica lokalne samouprave, a zadovoljeni su primjerice ili sva ova 4 kriterija ili imamo zakupnike koji su na neki način iz prijašnjih vremena zbog nesređenih knjiga, zemljišta i katastra, nesređenog vlasništva, imali ugovor ili s jedinicom lokalne samouprave ili sa državom i mislim da je ovo sad moment i zakon prigoda da se takav nekakav problem riješi. U svakom slučaju Klub zastupnika HDZ-a u prvom čitanju podržat će ovaj prijedlog zakona, kao uostalom i svi odbor kako smo imali prigodu čuti i to bi ukratko bilo to. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Zahvaljujem podpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre. Zbilja vrlo kratko, da opet ne ponavljam se, isto je izuzetno bitno, samo mi par upitnika stoji pa bi molio samo da se na njih prije svega adresiramo. Ovdje nije, kolega Klarić je sad spomenuo nešto što sam ja sebi zabilježio, nisam uspio iščitati ovdje kod priče o suvlasništvu gdje imamo, gdje država, a znamo da imamo dosta tih stvari, pogotovo ako govorimo u zgradama gdje je država vlasnik jednog stana ili parcela da li … [[Govornik se ne razumije.]] imovina ili bilo kojim drugim načinom je država stekla udio u nekoj parceli i sad to predstavlja eventualni problem kod prodaja, raspolaganja osnovnih vlasnika, privatnih vlasnika jer oni moraju prvo ili ponuditi svoj dio državi pa država se tu ogluši, znači da neće ili provocirati upravo taj javni natječaj da država raspiše zakup pa da onda oni kupuju to, mislim da bi tu bilo vrlo dobro da po principu ovih zakupa dosadašnjih da država na taj način regulira i da odmah tim suvlasnicima ponudi po cijeni.

Po meni dosta strogi kriterij, praktički sve može biti jer ja ne znam koliko će na kraju i kad se napiše popis i vidjet koliko sve, sva 4 uvjeta, meni je možda najbitniji ovaj zadnji jer tu zbilja kad govorimo da netko može vrijednost te nekretnine dobiti unatrag povrat investicije u roku 15 godina, to je jako bitan, onda može i država time raspolagati, ne isplati se prodavati. Ovi ostali kada govorimo o nultoj i prvoj zoni u redu, ovo s razinom, ajde, ali baš sve četvero da ispune, to će biti jako malo ja pretpostavljam nekretnine koje će imati baš sva 4 uvjeta i bit će izuzeti od tog popisa za prodaju.

Nadalje, u članku 5. koji se referira na članak 6. kada govorimo i to je ono dobra stvar kao zakupodavac može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora, dakle postojeći govor u zakupu kad se produžava, ali ne smije kada je mjesečni iznos zakupa veći od najveće cijene zakupa po odluci jedinice lokalne samouprave, neovisno o djelatnosti.

Dobro. Ministarstvo je dužno odgovoriti najkasnije od 90 dana. Dakle, tu ne ostavlja se ni jedan uvjet, da li ćemo prihvatiti ili ne, dok se jedinicama lokalne samouprave nameće da je ona dužna sadašnjem zakupniku poslovnog prostora dati pisanu ponudu za sklapanje ovog ugovora, osim ako oni neće za vlastitu djelatnost to koristiti. Znači, država ne mora jedinica lokalne samouprave mora. E sad, tu bih volio malo samo pojašnjenje zašto je razlika u tome da država može odlučiti bez obzira da li će koristi, neće, prodavat, što god radit, a jedinica jedino ako sami misle koristiti. Također, još samo jedna stvar mi nije jasna. Članak 9. izmjena, odnosno koji se referira na čl. 36., s time ću završiti sada da zbilja ne idemo previše, plaćanje, ... [[Govornik se ne razumije.]] i cijene, jednokratnom uplatom kad se radi o državi, a kad se radi o jedinicama lokalne samouprave, može se ugovoriti jednokratno ili obročno prema izboru kupca.

Ovdje je pitanje kamate. Što je sa kamatama?

Dakle, da oni isto imaju pravo da kažu, da, mi želimo izaći u susret i da omogućit na rate, neki kažu ne želimo zbog toga što je to izuzetno atraktivno, imamo 17 ponuditelja i jel ljudi mogu tu onda kalkulirati i sa cijenom nekretnine i sa cijenom novca i sa svim, pa možda se može dobiti veća cijena, ali na ne znam koliko rata. Ili ograničiti da li 15 godina, 5 godina, 10 godina. Znači, po meni bi malo evo taj čl. 9. bi trebalo urediti. Ne kažem ja da ne treba dati na rate, dapače, ali samo kažem opet, država ima jedan kriterij za sebe, drugačije za jedinice lokalne samouprave, pa možda i njih uključit da oni odlučuju sami hoće li ili neće nešto dati na rate.

Prva se javila poštovana zastupnica Grozdana Perić. Nema je, gubi pravo na raspravu. Javio se i poštovani zastupnik Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Pa će sada u ime predlagatelja završno nešto reći poštovani ministar državne imovine Goran Marić. Izvolite. Cijenjeni svi zastupnici, odmah ćemo razjasniti. Suvlasništvo će se razvrgavati bez obzira u kojem postotku bilo i bez obzira u kojem području bilo. Suvlasništvo nema smisla i disfunkcionalno se pokazalo tamo gdje je Rh suvlasnik, najbolje je ići u razvrgnuće suvlasničke zajednice jer od toga nema. Najčešće je to suvlasništvo, ne najčešće, u pravilu na štetu RH. Kad se govori o onim kumulativnim uvjetima koje nekretnine se neće prodavati. Vi kažete da možda će biti premali broj onih koji se neće prodavati. Ali, taj četvrti je, dobro ste primijetili, najvažniji. Međutim, a zašto RH ne bi prodala nešto što je zakupnina godišnja manja 20 godina zakupnine manja od procijenjene vrijednosti. Zato smo mi stavili, obično je to povrat na nekretninama 12 godina, a mi smo stavili, ako je veća od 15-godišnje zakupnine, onda neće. Ali ako je manja, onda nema razloga to. Moramo i sa državnom imovinom postupati ekonomski i ovaj cijeli Zakon je postavljen, postavljen je na ekonomskoj logici i transparentno. Nema nikakvih, može ovako, zašto ćemo mi omogućavati da može netko birati hoće li na kredit od države dobiti. Jer želimo i neće dok sam ministar nitko više dobivati ništa na takav način. Pogledajte, 1231 ugovor o otkupu stanova sa stanarskim pravom. Nitko dok nisam, nitko nije znao da postoje ti ugovori do prije par dana. Nitko nije znao da postoje dugovanja do prije par dana. Nitko nije vodio brigu da li će se naplatiti tih 1231 korisnik koji je dobio '92. i '93. godine pravo otkupa stana sa stanarskim pravom uz cijenu od 4000 eura do 7000 eura u samom centru grada Zagreba. Dobili su na 20 godina uz kamatu od 1%, uz otplatnu ratu mjesečnu od 100 kuna do 250 najveća, prodali su te stanove neki i za 350 tisuća eura, da bi danas dužnici bili u RH, da nitko u RH ne zna ni da duguju. Hoćemo to opet raditi? E nećemo to raditi. I to nećemo više dopustiti. A da znate tko duguje i koliko imaju i kakve funkcije obnašaju i kakve su obnašali funkcije, a dužni su po 20 tisuća kuna, a mjesečna im je rata 150 kuna. Prodali su te stanove, otišli na vile po gornjem gradu i dužni državi te novce.

Nema nikakve sankcije za ne plaćanje. E, ovaj Zakon koji mi sada donosimo predviđa sve i ako ne predviđa možda detalje koje ste vi uočili, vrlo rado mi ih uključujemo. Nema kriptiranog ništa u zakonu koji dolazi iz Ministarstva državne imovine i nema nikome da bi se pogodovalo nego da razjasnimo i da ima koristi i onaj tko koristi prostor RH ali i RH. Ne znam koga sve i zašto smo donijeli takve zakone da ne smijemo ni objaviti tko duguje ali interesantno je vidjeti kakva bahatost vlada i tko ne plaća državi i pod kakvim uvjetima je to dobio. Zato kad je riječ o prodaji prodajnih prostora, prodat će se prostor samo po ekonomskoj cijeni, samo po procijenjenoj vrijednosti i samo ako će platiti odmah. Nikako drukčije. I ne dolaze tu obzir, tu smo zatvoreni potpuno. Nema pritiska možete li na ovo ili popustit malo, ali smo otvoreni za što kvalitetniji zakon. Ako jedinice lokalne samouprave žele da mi ono što smo promijenili u odnosu na vlasništvo RH primijenimo i na jedinice lokalne samouprave, vrlo rado ćemo mi prihvatiti to, mi nemamo ništa protiv. I ne možemo mi davati da se može birati kad je riječ o imovini jedinica lokalne samouprave, hoće li na kredit ili će jednokratno a kad je riječ o RH, ne mogu birati. Mi vrlo rado prenesimo i te kriterije i na jedinice lokalne samouprave. I ako smatrate da je to dobro, i mi smatramo da je to dobro. I ako oni misle da je to dobro jer jedinice lokalne samouprave na javnom raspravi odnosno i kad je bilo u javnoj raspravi prijedlog, nije imao nitko primjedbe. Ako rasprava ide u tom smjeru, mi ćemo kontaktirati i udrugu gradova i općina, mi ćemo im iznijeti prijedloge i u Saboru i naše prijedloge i prijedlog Odbora za lokalnu samoupravu, pa ako se očituju, razmislit ćemo o toj varijanti. ali tko koristi poslovni prostor, mora plaćati zakupninu, mora imati regulirani odnos, mora imati pravni status, ako će imati mogućnost kupiti, kupit ćemo po tržišnoj cijeni i sa rokom plaćanja odmah po potpisu ugovora i ako nije platio raskida se ugovor ali država neće financirati nikoga nego će stvarati pravnu sigurnost korisnicima poslovnog prostora da se mogu razvijati, da mogu ili otkupiti ili zakupiti na najtransparentniji mogući način ali dosadašnji zakonski okvir je doveo do kaosa, mi sa ovim zakonskim novim prijedlogom rješavamo tu anarhiju koja vlada u RH kad je riječ o poslovnim prostorima i ozbiljno ćemo razmotriti mogućnost da uključimo i izmijenimo da se i odnosi na jedinice lokalne samouprave. Ne možete imati predodžbu koliko je mogućnost davanja u podzakup unakazila situaciju. Mi nemamo regularnog korisnika.

Samo vrlo kratko, poštovani ministre, da apsolutno većinu gotovo sve potpisati i zbilja ovim se uvod u red nešto gdje se puno i prethodnim zakonima a i ovim gdje se puno lovilo u mutnom, gdje je puno bilo izbjegavanja, ide sve na štetu države. I naravno kad je na štetu države onda je to malti ne bilo i dobrodošlo.

Hvala vam predsjedavajući. Ministre Marić, zamislite slijedeći slučaj, u nekoj općini u centru općine, u glavnom naselju općine nalazi se derutna zgrada u vlasništvu RH.

Time ću zaključiti raspravu o ovoj točci a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti. Time smo današnji rad priveli kraju, nastavit ćemo sutra, u četvrtak, u 9 i 30, prvo sa Izvješćem mandatno-imunitetnog povjerenstva, zatim će biti izbor i imenovanje i razrješenje, onda one točke po redu kako ste primili već početkom tjedna, kako je u planu.